Za prvé jsem očekával, že mi paní ministryně odpoví, ale zřejmě se drží doporučení pana premiéra, že nemá moc mluvit a spíš poslouchat. Ale dovolte mi, abych tedy navrhl změnu programu, a to odpolední části. Navrhuji, abychom po již pevně zařazených bodech zařadili blok zpráv, a to v pořadí body 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, poté bod 90 a bod 91. Prosím, aby o každém návrhu bylo hlasováno zvlášť. Ano, děkuji. Zvládneme to jedním hlasováním, pane předsedo? Ptám se, zda ještě někdo má zájem o změnu pořadu schůze. Neníli tomu tak, tak budeme hlasovat pouze o návrzích pana předsedy Stanjury, který navrhuje po dnes již pevně zařazených bodech zařadit jednotlivé body zpráv. Nejprve budeme hlasovat o bodu č. 81 a jeho pevném zařazení. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 82 po pevně zařazených bodech na dnešní den.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 83 po dnes již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti? Hlasování číslo 18, přihlášeno je 164, pro 55, proti 2. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 86 po dnes již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 90 po dnes již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. A poslední budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 91 po dnes již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy o změnu pořadu schůze a budeme pokračovat dle již schváleného pořadu jednání. Dovolte mi přečíst ještě omluvy. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji. Dovolte mi tedy ještě jednu poznámku vyslovovanou vůči panu premiérovi, ale v podstatě vůči každému v této místnosti.

My na těch otázkách budeme lpět.

Děkuji. A nyní budeme pokračovat sloučenou obecnou rozpravou u bodu 13, 14 a 15.

Projednáváním těchto sněmovních tisků jsme se opětovně zabývali 26. června na 16. schůzi. Sloučená obecná rozprava byla přerušena.